Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Foldyna či Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče. Zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radek Vondráček je bohužel omluven ze zdravotního důvodu, budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje na pana poslance Vlastimila Vozku. Přivolám naše kolegy z předsálí a zahajuji hlasování o změně zpravodaje nepřítomného ze zdravotního důvodu pana poslance Radka Vondráčka na pana poslance Vlastimila Vozku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 52. Přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 10. Návrh byl přijat. Prosím tedy pana poslance Vlastimila Vozku, který se teď právě stal zpravodajem tohoto tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Obecná rozprava nebyla ukončena, budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Jako první se o slovo přihlásil předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Proto prosím o dvouhodinovou přestávku na poradu klubu TOP 09. Děkuji. Než vyhlásím tuto přestávku, eviduji ještě přihlášku s přednostním právem pana předsedy Stanjury.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi, že mně takto zjednodušil situaci.